Ještě nemohu požádat pana místopředsedu vlády, pana ministra životního prostředí, jestli chce před otevřením rozpravy vystoupit ve třetím čtení, protože tady vidím hlouček před řečnickým pultem.

Požádám paní vicepremiérku a zástupce rozpočtového výboru, aby případnou diskusi nad zákonem, který jsme právě schválili, přesunuli do předsálí.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme u třetího čtení velmi komplikovaného oběhového balíčku a já jsem chtěl tady dneska sdělit jenom pár krátkých věcí, které se toho bezprostředně týkají. První věc, a tu jsem již zmiňoval při druhém čtení, je, a pro mě myslím, že to je hodně zásadní věc, týká se věrohodnosti dat. My jsme při zjišťování, jak to vlastně máme, zjistili, že ta data, která posíláme do Evropské unie, posíláme dvojí. Já bych jenom krátce okomentoval, ať známe nějaká čísla.

Sami vidíte rozdílnost čísel.

Osobně si myslím, že tohle je úplný začátek a je to věc, která se musí rozhodně nějakým způsobem narovnat, protože z těchto čísel potom dál generujeme, a já se k tomu ještě dostanu, generujeme právě ta procenta, která po nás Evropská unie vyžaduje.

A jestli vnímá tu věc, že by se tato nesourodost dat, která Česká republika generuje vůči Evropské unii, nějakým způsobem měla narovnat. Když se podíváme konkrétně na tento tzv. oběhový balíček, který se týká čtyř sněmovních tisků, a dneska tady máme schvalovat tři, ale vzhledem k času a ke složitosti procedury, když jste teď vnímali proceduru předchozího bodu, tak tato procedura je dle mého dvakrát složitější, takže nemyslím si, že toho víc dneska zvládneme než možná tento jeden sněmovní tisk.

Tady jsem vycházel v těch procentech právě z dat Ministerstva životního prostředí. Takže je nám jasné, že pokud data nějakým způsobem srovnáme, tak nám ta procenta budou vycházet asi pro Českou republiku ještě hůř. A když se podíváme, je to velmi jednoduché, ono se na ten oběhový balíček dá dívat velmi jednoduše.

Tady bych měl zase prostřednictvím pana předsedajícího na pana ministra velmi jednoduchou otázku. Nejenom mě, ale myslím, že i občany, kteří se o tuto problematiku zajímají, by určitě zajímalo, jaké konkrétní kroky v tomto oběhovém balíčku a konkrétně v tomhle sněmovním tisku Ministerstvo životního prostředí udělalo, abychom se k těm procentům přiblížili již nyní, nebo jakmile tady ten zákon bude platný. Konkrétně třeba například podpora recyklace mi tam chybí. Co se skutečně stane po přijetí oběhového balíčku v této podobě, jakou nám ministerstvo předkládá? Balíček má pomoci ukončit skládkování a byl to velký problém, těch pozměňovacích návrhů je tam několik. A ministerstvo se nakonec rozhodlo, že bude preferovat rok 2030. Protože když se podíváme na pozměňovací návrhy a i to, co v minulosti ministerstvo prezentovalo, tak kompromisní rok je rozhodně rok 2027 nebo 2028.

Tady si myslím, že toto je kompromis. Další věc. Hrozí přesun recyklovatelného materiálu do tzv. My jsme se o tom tady už ve druhém čtení bavili.

Víme, že se tomu neubráníme. Nicméně my chceme, aby do toho ZEVO šlo pouze jenom to, co tam patří a co vyprodukuje Česká republika. Nechceme tam nic, co k nám bude dovezeno. A proto říkám, že nejsme popelnicí a nechceme být popelnicí České republiky. Jeden z mých pozměňovacích návrhů dokonce navrhuje, aby do České republiky nebyl dovážen žádný komunální nebo směsný odpad, který by se potom dál v těchto zařízeních pálil. Recyklace má být 65 %, skládkování má být 10 % a celková produkce směsného odpadu podle evropského akčního plánu musí být snížena až o 50 %.

My jsme se o tom bavili.